Já myslím, že kolega Juchelka toho řekl dost, co hnutí ANO udělalo v sociální oblasti. Nicméně na pana ministra Stanjuru. Ale kolegu Bauera nejenom že jsme podpořili, ale dokázali jsme i to, že panu Bauerovi pomohlo i ministerstvo, ministerská legislativa. Jeho návrh se opravil a šel dál, a byli jsme rádi, protože ten návrh byl dobrý, tak jsme ho podpořili a bylo nám úplně jedno, jestli je nebo není opoziční. Byl dobrý. Dneska předkládáme další dobrý návrh a já doufám, že pokud vám na něm bude něco vadit, tak vystoupíte a řeknete: My uděláme to samé co vy, vyjdeme vám vstříc, pustíme to dál a budeme o tom dál s vámi diskutovat a samozřejmě Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho legislativa vám pomůže s tím, co se nám na tom nelíbí. Dopředu vám za to děkuju.

Prosím. Vážený pane místopředsedo, milé dámy a pánové, já jsem byl řádně přihlášen, ale ta diskuse už prostě přestává být racionální, tak jenom třeba aspoň tou faktickou.